Začnu navyšováním daně z nemovitých věcí, se kterým počítá předložená novela. Nechám dnes stranou to, zda dojde ke změně rozpočtového určení daní či nedojde, protože dneska na základě mediálních zpráv v tom opravdu asi nemá jasno nikdo. Jestli existuje nějaká dohoda se Svazem měst a obcí, tak je to jenom výměna za daň z příjmů právnických osob versus zvýšená daň z nemovitostí, ale pro občany to sdělení je, že ta daň z nemovitostí vždycky bude navýšena o ten státní koeficient, a to je to, o co tady dneska jde. A já si myslím, že my skutečně nemáme jít cestou zvyšování daně z nemovitostí, máme to nechat tak, jak to je, protože obce mohou využít ten koeficient až pětkrát, nicméně obce toto nevyužívají.

Za mě je faktické zdvojnásobení daně z nemovitostí dnes zcela nehorázné.

Nelze ani akceptovat argument, že jde o navýšení jenom o stovky korun. Žádné stovky korun to nejsou.

Ale musíte si uvědomit, že se to samozřejmě týká všech těch lidí, na které dopadnou všechny ty další dopady, které souvisejí s tímto daňovým balíčkem. Ceny nemovitostí v České republice jsou opravdu zásadním problémem. Nacházíme se v krizi bydlení, o tom asi není žádný spor. Sen o vlastnickém bydlení se v podstatě rozplývá mladým lidem každým dnem a v poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazněji rychleji než mzdy.